Takže abychom se vrátili k tomu, co jste předložili v programovém prohlášení, že budete dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Já jsem si teď otevřel program dalšího jednání vlády a neuvěřitelně mě tam pobavilo, že vaše vláda navrhuje, aby se šéfem protikorupční rady vlády stal Andrej Babiš. Trestně stíhaný premiér předsedou protikorupční rady vlády. No ale jako v okamžiku, kdy někdo vůbec může dospět do toho stadia, že je reálně schopen navrhnout sám sebe na ministra spravedlnosti, když je trestně stíhaný, aby pod sebou měl přímo ty státní zástupce, byl v obrovském střetu zájmů, to si opravdu myslím, že tady chybí ta úplně základní politická kompetence. Což ostatně koreluje s tím, jakým způsobem a jak dlouho vznikala tato vláda.

Že zůstane pan Krejsa od pana Filipa v dozorčí radě atd. To by asi tady docela možná mohlo být osvětleno.

No a když se podíváme na to, co v dnešní době předvádí Mladá fronta DNES a Lidové noviny, což jsou média dřív s výbornou reputací a nyní vlastněná Andrejem Babišem, tak je to opravdu velké zklamání. Samozřejmě že tam fungují i novináři, kteří mají reputaci, ale ta editorská činnost a ten velmi jemný způsob, jak dochází k manipulaci obsahu těchto médií tak, že to vlastně vybočuje ze všech standardů novinářské etiky a dobré novinářské práce, je opravdu velmi na pováženou. Dneska se schvaluje důvěra nebo nedůvěra vládě. Takže samozřejmě řeší to titulní stránky standardních novin, Právo, dokonce i pan Bakala o tom píše, Hospodářské noviny. Standardně velký článek.

A hned pod tím je propagandistický článek na téma, jak máme skvělého předsedu vlády, že velmi rychle odvolal ministryni spravedlnosti, že to velmi rychle vyřešil a jmenoval tam dalšího skvělého odborníka. Zatímco všechna ostatní média kritizují a dávají prostor opozici, tak tady je vlastně prostor pro opozici minimální.

Takže tímto způsobem dochází k velmi jemné manipulaci mediálního prostoru, která je obrovsky nebezpečná, protože samozřejmě není prohlédnutelná takovým triviálním způsobem, jako to bylo v Rudém právu, kde jste si to přečetli, a bylo to samozřejmě velmi legrační, jak tam byl i ten propagandistický slovník, soudruzi atd. Tady ta manipulace je velmi jemná a o to náročnější je pro občany, zejména třeba pro ty starší ročníky, které vyrůstaly za komunismu a byly zvyklé opravdu jenom na tu brutální propagandu, kde se to odlišilo jednoduše, protože jedna věc se říkala ve škole, jedna věc se říkala doma, tak tito občané to opravdu velmi těžko dekódují, že není pravda to, co píšou Lidové noviny, že tady mají napsáno Nezávislý deník, založeno 1893. Tak proč o sobě říkají, že jsou nezávislý deník, když je vlastní největší oligarcha v zemi, navíc ještě předseda vlády? To je prostě klamání lidí, klamání spotřebitelů a to je tak nebezpečné na tom současném historickém stadiu oligarchie, kterým si prochází Česká republika. A samozřejmě, my si tím musíme projít, tak jako si tím prošly jiné velké státy.

A to je největší nebezpečí.

Takže ona se ta věc, ten spindoktoring se vlastně vrátí.

A že i vlastně takové velké, když to řeknu ošklivě, průsery, jako bylo jmenování paní Malé a její odvolání, se vlastně prezentují jako úspěch vlády, která je akceschopná a dokáže všechno velmi rychle vyřešit. A nyní se dostávám k závěru svého projevu. My budeme to, co jsme slíbili, hlídací pes české demokracie, my budeme kontrolovat tu vládu.

Ale nedopustíme, abyste byť o jedinou píď poškozovali svobodu a demokracii v této zemi. A my už jsme to i historicky prokázali tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby KSČM dostala trafiky v dozorčích radách. Tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby pan Babiš uplatnil imunitu. Tím, že jsme vystupovali proti kauzám Agrofertu a neoprávněným dotacím, které dostává tato firma. Tím, že jsme vystupovali a intervenovali jsme u pana prezidenta, aby pana Babiše nepověřoval funkcí ministra spravedlnosti. Tím vším jsme dokázali, že tuto roli zvládneme, a budeme ji plnit i následující tři roky.

Máte slovo, pane poslanče. Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a milí kolegové. Já jsem zde poslanec novopečený a neznám to, jakým způsobem probíhala předchozí jednání o vyslovení důvěře vládě, vyjma toho jednání lednového, o kterém jsme sami věděli, že je to pouze rádoby pokus, a který není tím skutečným pokusem o vytvoření stabilní vlády. A očekával jsem tedy, že dnešní jednání bude probíhat na základě všech dokumentů, které jsou k tomu zapotřebí. Ale zdá se mi, nebo jsem spíš přesvědčen o tom, že ten další dokument nám tady chybí. A to je dohoda mezi hnutím ANO a Komunistickou stranou Čech a Moravy.